Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Petr Fiala.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Miroslav Koval, in memoriam.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím. Vladimír Kučera, in memoriam.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.